Ano, děkuji, paní poslankyně. Zdá se, že jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu. Ještě než budeme pokračovat, přečtu omluvy.

A nyní bychom hlasovali.

Ale všechny zprávy, které nám zde byly předneseny, tak samozřejmě to, co je v pořadu schůze, může být přesouváno, o tom budeme regulérně hlasovat, ale nové body vetujeme všechny.

Všechny vás odhlásím a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Budeme pokračovat v dalších bodech, a to pouze těch, které nejsou jako nové body, protože na ně bylo uplatněno veto pěti poslaneckých klubů. Jako první bod budeme hlasovat návrh paní předsedkyně Schillerové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Prosím, něco k hlasování? Prosím zpochybnit hlasování. Prosím o zpochybnění tohoto hlasování. Ano, čili budeme hlasovat o zpochybnění hlasování pana poslance Kolovratníka. Slyším návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kolovratníka, který zpochybnil hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 72. Návrh byl zamítnut.

Je to tak? Ano, jako druhý bod dnes.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?